Děkuji za otázku.

Uplynula lhůta 90 dní pro uplatnění připomínek nebo námitek. V této chvíli bych nechtěl hovořit úplně o obsahu námitek, protože je vypořádáváme, jsou předmětem správního řízení, a už vůbec samozřejmě nechci naznačovat, jak Ministerstvo životního prostředí o nich rozhodne.

Ovšem to správní řízení je dvojinstanční a proti rozhodnutí ministerstva coby první instance mohou účastníci řízení podat rozklad, po kterém bude rozhodovat ministr na základě doporučení rozkladové komise.

To znamená, hrubým odhadem, že konečné vyhlášení národní přírodní rezervace jako první části ochrany evropsky významné lokality Soutok očekáváme v horizontu minimálně jednoho roku, pokud vše půjde dobře. Protože potom samozřejmě ještě probíhá klasický legislativní proces, tedy mezirezort, Legislativní rada vlády a potom vyhlášení rezervace. Zároveň Agentura ochrany přírody a krajiny v rámci regionů diskutuje, nebo chce zadat socioekonomickou studii možné chráněné krajinné oblasti Soutok a je to v tomto případě poměrně dlouhodobá práce, protože už před deseti lety, zmiňovala jste, byla diskuse s regionem, objevila se celá řada výhrad z regionu, obav, že lidé nebudou moci chodit na houby nebo nebudou moci rybařit nebo budou nějaké jiné problémy. My se obecně řídíme tím, že se snažíme mít nějaký základní konsenzus s regionem.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.

To způsobilo provozovatelům lyžařských středisek mnohé komplikace a oprávněně je vnímají jako velkou křivdu. V lyžařských areálech, které provozují dopravní zařízení obojího typu, totiž není provozovatel při vystavování daňových dokladů schopen dopředu určit, zda návštěvníklyžař využije lanovku, vlek nebo obojí.

Vy sama jste ostatně v komunikaci s Asociací lanové dopravy přislíbila nápravu, resp. podporu případné změny.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, jenom trochu si připomeneme historii, abychom věděli, kde jsme.

A při hlasování ve Sněmovně jste ten návrh podpořil i vy, pokud si dobře vzpomínám.

To není nic, co bychom neznali.

Předmětný poslanecký návrh tedy představoval skutečně změnu oproti tomuto.

Já neznám váš pozměňovací návrh. Pokud to chcete vrátit do vyšší sazby, tak samozřejmě s tím problém nemám, takže to je otázka další debaty. To se tady podařilo i prosadit v Poslanecké sněmovně.